Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, já vám děkuji za trpělivost. Budeme pokračovat. Prosím o klid v sále a prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury, tak jak jsme tady k němu dospěli. Prosím, abyste se usadili ve svých lavicích.

Návrh pana poslance Luzara je protinávrhem, takže bych navrhovala, abychom nejprve hlasovali ten protinávrh pana poslance Luzara, který víceméně je stejný jako návrh výboru pro obranu, ale rozšiřuje to usnesení o členské státy OSN.